Byl to Babiš. My jsme na to upozorňovali.

Opozice tady upozorňovala na to, že to není reálné, a že dokonce je to položka, která nemá oporu v zákoně. Odehrála se epizoda s tím, že to vláda může udělat, anebo ministerstvo financí či průmyslu vyhláškou a že na to není potřeba změna zákona. Teď se ukazuje, že to také tak nebylo.

Když vezmu věcnou stránku věci, už tady padlo, že to bude potřeba projednat detailně ve výborech. Víte, já se domnívám, že jestli bude někdo řídit stát ve stylu: zkusím desetinásobek, těžaři nastoupili na pana ministra Mládka, drželi se za hlavu, že desetinásobek neutáhnou, tudíž došlo k licitaci jak na nějakém trhu, jestli to bude šesti, pěti, jedno, dvojnásobek, až tady najednou máte toto. Rozhodně jsem si jistý, byť u těch jednání nejsem ze zcela jasných důvodů, že zatím nebyla žádná analýza.

Obrovské tlaky jsou, co se týká ekonomické situace Mostecké uhelné. A do toho tady někdo nastřelí, že se toto zdraží.

Řada jich zkrachovala. Předpokládám, že i toto do toho patří. Dneska pokrok, technologický rozvoj a další a další věci jsou někde jinde ve velkých městech. Ale skutečně toto už není, jak to bývalo v minulém a předminulém století, byznys snů. V žádném případě. Za další.

To znamená, že následků je všude obrovské množství. Za této situace si brát ve zvýšené míře peníze, aby se stát hojil zrovna na těchto regionech, kde shodou okolností je největší nezaměstnanost. Když se podíváte na poslední statistiky, tak kde to je. Je to Karviná mezi 11 a 12 %.

Druhý je Most.

Vláda na jedné straně nezodpovědně rozdává peníze, nabírá úředníky.

Ekonomové vám řeknou, že když vypukne krize, i když vládne hodně levicová vláda, tak první, kdo na to doplatí, a nejvíce na to doplatí, jsou ti nejchudší. Je to absurdní. Já bych to přenesl na úroveň regionů, a ono to začíná zase platit. Teď se nestačím divit, jestli skutečně zastupujete své voliče, tak už tedy nevím. My podpoříme návrh na zamítnutí, na vrácení k přepracování. Nevím, jestli by mělo šanci, já to tedy navrhovat nebudu, nicméně prodloužení. Co bych rozhodně chtěl, aby všechny výbory, do kterých to bude posláno, dostaly ekonomické analýzy, ve kterých bude, jaké to budou peníze, jak to bude po přerozdělení, byť tady to navýšení stát se zahojí více, obcím zůstane totéž, ale sami víte, že ve všech komoditách sanace následků v regionech poroste, to znamená, že v absolutním poměru, když se to vezme, tak regiony budou mít čím dál méně peněz i při nízké inflaci, ale je to tak.

Doufám, že Ministerstvo průmyslu a obchodu si po Babišových ad hoc nápadech toto nechalo zpracovat. Považoval bych za hazard nechat toto projednávat ve druhém a třetím čtení, pokud by takovéto analýzy neexistovaly.

Vzal bych, kdyby konečně přišla novela horního zákona.

Sami víte po letošním klimatickém lapsu v naší zemi, velkém suchu, že se bude muset naše reprezentace více zabývat problematikou pitné vody, spodních vod a vůbec vody v České republice. A pouštět sem takovéto technologie?